Asi těžko budeme pěstovat například vojtěšku tam, kde to nemá kdo spotřebovat. Je to systém, kterému vracet rovnováhu začínáme právě tím, že přijmeme dnes tuto novelu zákona o spotřebních daních. Rozumím Ministerstvu financí, že dává negativní stanovisko, protože správný ministr financí se vždycky bude kroutit, když má nějaké peníze vydat, ale jsem přesvědčen, že zde jde následně potom o multiplikační efekt, že ve skutečnosti na tom i český stát možná drobně, ale přece jenom vydělá. Děkuji. Já vám děkuji, pane poslanče. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Šrámek a připraví se pan poslanec Bendl. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vládo, poslankyně, poslanci, dámy a pánové, dovolte mi velmi stručně vypíchnout hlavní body komplexního pozměňovacího návrhu. Můj návrh zavádí jednu sazbu na farmu, ale tři možnosti vratky podle intenzity a kritéria intenzity živočišné výroby, jak už tady pan ministr a moji předřečníci správně řekli. Je to vlastně skutečná a významná podpora živočišné výroby. Návrh je pro dobře hospodařící zemědělce bonusový. Pro špatně hospodařící zemědělce je nevýhodný, ale motivační.

Někdo by mohl namítnout, že se zvýší vratka i na rostlinnou výrobu, ale to není pravda, protože vyšší VD na hektar znamená více netržních a méně tržních plodin na poli, hlavně plodin, které na polích chceme, které zabraňují erozi a vysušování polí, navíc motivujeme dodávat na pole organickou hmotu tak důležitou pro dlouhodobý kvalitní stav naší půdy.

Pokud budu poslancem tohoto parlamentu, budu určitě za dobře hospodařící zemědělce bojovat a navrhnu prodloužení i v letech 2019 a dalších, pokud odhady dopadů na státní rozpočet budou v plánovaných a odhadovaných intencích. Na závěr mi dovolte ještě podotknout jednu věc k těm, kteří tento návrh zřejmě nepodpoří. Ano, jedná se o daňovou distorzi, která se ale nezavádí proto, aby zvýhodnila jedny podnikatele či jeden sektor hospodářství oproti jinému. Je to opatření k posílení konkurenceschopnosti české, především živočišné výroby proto, že toto opatření mají i okolní státy jako Německo a Polsko, ale i naprostá většina zemí EU. Chtěl bych vás, poslankyně a poslanci, požádat o podporu vlevo i vpravo. Tento návrh není ani pravicový, ani levicový, není ani o podpoře velkých agropodniků, v některých případech ba naopak. Kdo nemá vybalancované hospodaření živočišné a rostlinné výroby, bude mít jen základní vratku spotřební daně. Tento návrh je pro všechny, kteří to dělají dobře, a je to návrh pro zemědělce malé, střední i velké. Dámy a pánové, děkuji za pozornost a věřím ve váš zdravý selský rozum. Já vám také děkuji a požádám pana poslance Bendla o vystoupení a připraví se pan poslanec Karamazov. Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, kolegyně, kolegové, já začnu stejně jako na zemědělském výboru otázkou. Myslíte si, že by zelená nafta pomohla i českému průmyslu? Pomohla by zelená nafta i třeba českému zdravotnictví, záchranné službě? Pomohla by hasičům, policii, všude, kde jsou obrovské výdaje v oblasti pohonných hmot, kde denně se zachraňují lidské životy? Anebo obráceně, český průmysl je hlavním motorem české ekonomiky. Máte pocit, že by pomohla?

Paní náměstkyně ministra financí a já pevně věřím, že to není hra, protože doporučení Ministerstva financí k tomuto návrhu zákona je negativní, i k jednotlivým pozměňovacím návrhům, ale vládní poslanci včetně představitelů hnutí ANO hlasovali pro. Vzhledem k tomu, jak se tady bavíme o konfliktech zájmů apod., prostě tomu pak nerozumím a nevěřím tomu, že by ministr financí nebyl schopen vysvětlit svým poslancům, že pokud je tady stanovisko ministra financí nebo Ministerstva financí negativní, že ten návrh zákona opravdu principiálně nakonec nepodpoří. Trochu tomu nerozumím, ale nevěřím tomu, že by ministr financí nebyl tak silný, aby nevysvětlil svému poslaneckému klubu, co si přeje jeho ministerstvo. Paní náměstkyně slušnou formou, asi s vědomím toho, že se baví s koaličními poslanci, ale vysvětlovala, že celý ten princip je velmi byrokratický, složitě hlídatelný, že bude nést vysoké nároky na uhlídání zneužitelnosti takovéhoto systému, a proto jej nepodporuje.

Pokud někdo hospodaří na tisíci hektarech, má náklady na naftu řádově jiné než třeba zelinář hospodařící na dvou třech hektarech. A v okamžiku, kdy se budou rozšiřovat nůžky, protože my potřebujeme podpořit nejenom živočišnou výrobu, ale i v rámci rostlinné podporu zeleniny, ovoce, tak budeme rozšiřovat nůžky mezi tím, že výhodnější a čím dál tím výhodnější hospodařit na velkých lánech s větší podporou, než se trápit s ovocem a zeleninou zejména, že ten systém přináší i další disproporce a nerovnováhy dovnitř toho systému.

Český rozpočet, jsem přesvědčen o tom, si to může dovolit.